Přesto se nám daří deficity snižovat.

Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím. Děkuji za slovo. Možná by nebyli tak nepopulární, kdybyste s opozicí více mluvili. Nicméně já vám vůbec neříkám, že máte snižovat příjmy nebo změnit výdaje.

Pan ministr má zájem. Ano, prosím.

Tak si řekněme, víme, kolik je průměrná spotřeba domácnosti, když topí elektřinou, jo?

Nabízím tu debatu, abychom zjistili, jaký je potenciální dopad, abychom věděli. Ale současně platí a to je hrozně důležité: daňová politika, já jsem o tom přesvědčený, nemá být předmětem sociální politiky. Daně mají být jednoduché, přehledné, pokud možno nízké a sociální aspekty máme řešit v sociálním systému, protože sazba DPH, ta je jednoduchá, ta platí pro všechny, pro ty, kteří mají nejnižší příjmy, ale i pro ty, kteří mají nejvyšší příjmy.

Myslím si, že to je správné, protože se máme starat o všechny typy domácností, co se týče třeba daňového systému. Nyní je na řadě pan poslanec Janulík, který interpeluje pana ministra Válka, a připraví se pan poslanec Smetana. Děkuju za slovo, paní předsedající.

Ano, ano, vnímám to. Kolegové, kolegové, prosím, abyste nerušili tady těsně před pultíkem.

Teď to dítě třeba taky nemusí chtít.

Čili tady zase bych řekl, něco předběhlo možnosti, které vlastně máme, protože mnohdy by to znamenalo, že se ten chod snad úplně zastaví. Také děkuji. Pan ministr Válek je řádně omluven a i vám bude v souladu s jednacím řádem odeslána písemně odpověď do 30 dnů. Nyní je na řadě pan poslanec Smetana, který interpeluje pana ministra Hladíka, a připraví se pan poslanec Lang. Prosím. Hezké odpoledne. Vážený pane ministře, včera jste představili spolu se stavebními spořitelnami jejich nové fungování, které má být zaměřeno na pomoc občanům s projekty s dotacemi na energetické úspory.

Zajímá mě komu, anebo kdo na ten produkt dosáhne, co vše půjde pořídit a kdy se můžeme těšit na spuštění tohoto produktu. Děkuji. Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, moc díky za ten dotaz jako takový.

Ta výhoda je jednoduchá.

Odborníci nám doporučují, že by to mělo být jednou za generaci, zhruba jednou za třicet let.